Kontext číslo dvě.

Takže si dovolím, aby to bylo autentické, opět ocitovat dopis dneska už podruhé, omlouvám se, nemůžu za to, že energošmejdy jsme probírali a teď máme toto tak teď přečtu druhý dopis.